Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Děkuji za slovo.

Jeho přínos pro zjednodušení a zrychlení činnosti těchto orgánů stejně jako význam v opatření proti financování terorismu je neoddiskutovatelný, a i proto je toto téma velmi aktuální v celé Evropské unii.

Naopak jedním z jeho přínosů bude i omezení možnosti úniku informací z probíhajících řízení. Jako předkladatel souhlasím i s návrhem na zřízení kontrolního orgánu a prodloužení lhůt pro uchování informací o žádostech a odpovědích, jak je navrhují bezpečnostní a ústavněprávní výbor ve svých usneseních. Dovoluji si vás proto požádat o podporu návrhu s těmito změnami při dalším projednávání. Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost a ústavněprávnímu výboru. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Kristýna Zelienková a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Poslanecká sněmovna projedná ve druhém čtení vládní návrh nového zákona o centrální evidenci účtů připravený Ministerstvem financí na základě usnesení vlády z března 2014, kdy prvnímu místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí bylo uloženo zřídit centrální registr účtů. Provozovatelem by byla Česká národní banka, a to na náklady státu. Výbory Poslanecké sněmovny projednaly tento návrh zákona. Garanční rozpočtový výbor doporučuje schválit bez připomínek, ústavněprávní a bezpečnostní výbor doporučují schválit s pozměňovacím návrhem, který se týká rozšíření kompetencí Poslanecké sněmovny, která prostřednictvím kontrolního orgánu bude kontrolovat poskytování údajů z centrální evidence účtů. Doporučuji souhlasit s usnesením rozpočtového výboru k tomuto zákonu o centrální evidenci účtů ve druhém čtení a propustit jej do třetího čtení. Já vám také děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro bezpečnost poslance Ivana Gabala, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit návrh tohoto zákona ve znění následujících pozměňovacích návrhů. Jestli dovolíte, nebudu vám podrobně číst ty pozměňovací návrhy, pouze bych vás seznámil s jejich smyslem. V průběhu prvního čtení Sněmovna konstatovala, že v zákonu není zahrnuta jakákoli kontrola průběhu přístupu k informacím bankovním účtům, takže pozměňovacím návrhem se kontrola do systému zavádí, protože z titulu zřizovatele Česká národní banka nemá povinnost kontrolu provádět.